To by pak byly vlastně fondy naplněné třeba dvaceti miliardami. Nebo to má být 10 %? Čtyřicet miliard. 15 % a tak dále. Čili je to otázka, kolik to má být.

Já vám rozumím.

Rozumím vám. Ale přátelé, to nejde za každou cenu.

To je čtvrtina toho, co jste uspořili.

Takže já asi to beru tak, to je, jako kdyby teď v době toho válečného konfliktu stejná vláda rozhodla, že sebere několik miliard nebo několik desítek miliard třeba Armádě České republiky, což by mně přišlo absolutně nesmyslné, ale já tady tu paralelu docela vidím. My nějakým způsobem pomáháme Ukrajině i vojensky, ale hlavně potřebujeme zvyšovat svoji obranyschopnost. A nejsem si vědom toho, že by to úplně dobře paní kolegyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího, skousla, takový návrh. A když říkám, že to je osvědčený scénář, když vidím, že jsou někde peníze, tak si je pojďme vytáhnout v tuhle chvíli, tím splníme svůj volební program.

A ten třetí jsme všichni my občané.